Děkuji paní zpravodajce. Dále s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ten zákon zavádí další a nové regulace.

Já tomu fakt nerozumím, k čemu nám to bude. Už to, že zákon vstupuje do obchodního vztahu mezi pojišťovnou a cestovní kanceláří, cestovní agenturou budiž. Je to rozhodnutí toho, kdo to riziko nese, té pojišťovny. Já s tím nemám žádný problém.

Tomu rozumím.

A mluvíme pořád jenom o straně příjmů nebo tržeb, nemluvíme o straně nákladů. Neúplnou informaci.

Ale fakt nevím, kam tak spěcháme. Samozřejmě můžete prohlasovat zkrácení lhůty, nic proti tomu, ale kam tak spěcháme? Co se vlastně změní?

Úpadek není nijak masový v tom počtu.

Jedna věc je zavést povinnost a druhá věc, aby to mělo nějaký smysl. A druhá otázka. Myslím, že ten dohled bychom mohli nechat České národní bance. Já tomu moc nerozumím. To znamená co to znamená?

Mně připadá logičtější, aby to byla Česká národní banka, která obecně má celý sektor na starosti. A teď tady zavádíme Ministerstvo pro místní rozvoj.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, sice projednáváme novelu zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu, ale už jsem se hlásil minulý týden. A je to určeno pro všechny kolegyně a kolegy a netýká se to jenom tohoto zákona. A konkrétně existuje § 8 Oznámení o osobním zájmu. Opravdu bych byl rád, aby při každém projednávání zákona na této půdě se ti lidé, kteří jsou v tomto střetu zájmu, vyjádřili a tento střet zájmu nahlásili. Děkuji panu poslanci Seďovi. Končím tedy obecnou rozpravu v případě, že není žádná přihláška. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru a poté na zkrácení lhůty. nejprve tedy přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ptám se, kdo má další návrh. Děkuji za slovo. Chtěl bych upozornit Poslaneckou sněmovnu na název tohoto bodu novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, jestli je ještě nějaký další návrh. Pan poslanec Stanjura, prosím.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi.

Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za dotazy. Pokusím se na ně odpovědět. Ohledně prvního dotazu, co budeme dělat s takovou evidencí, tak v tuto chvíli je to opravdu pro účely získávání informací o hospodaření cestovních kanceláří, zejména ze strany pojišťoven pro stanovení pojistného rizika. Jeden milion čtyři milióny. Čili informace nejsou pouze o tom, že budeme mít informace o tržbách cestovních kanceláří, ale i o pojistných rizicích.

Tak ten dohled bude především ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a hned zde sdělím důvod.

Děkuji paní ministryni. Prosím, pane předsedo. Mně vadí ta společná odpovědnost.

Tomu já nerozumím.